Já si dovolím zareagovat na předřečníka. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy máte obavy z toho, kolik tedy těch studentů středních škol bude neúspěšných z maturity z matematiky za ty čtyři roky. Já vám chci říct, že dnes neúspěšnost bakalářského studia v České republice je 60 procent! To nikdo neřeší! A víte proč? Takže já si myslím, že když uděláme jaksi přísnější dohled na tím, kdo má tu maturitu z matematiky, tak si myslím, že trošku omezíme i tu masovost, která se dneska tlačí na vysoké školy, a nedostudují.

Děkuji vám, pane předsedající.

Nyní se už tedy nebavíme, že se zítra zavedeme matematiku.

A například co se týká maturity, není pravda, že se nic nezměnilo.

Já bych zareagoval na pana poslance Vondráka vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Tedy méně lidí bude se potom hlásit na vysokou školu. Tedy je omezena autonomie vysokých škol, koho mohou přijímat, protože zákonem je dáno, že člověk bez maturity nemůže jít na vysokou školu. Tedy pokud to není umělecký obor. Zároveň k paní poslankyni Valachové.

Já se musím přiznat, že tomu typu argumentu, který jste tady ve své faktické poznámce řekl, opravdu nerozumím. Jestli tomu dobře rozumím, tak se díváte na zavedení povinné maturity z matematiky jako na další nástroj, který má omezit získávání vyššího vzdělávání pro mladé lidi v Česku.

Vy jste to každopádně podporoval. Já prostě nikdy nemůžu jako člověk, který byl dlouholetý učitel, souhlasit s tím, že vzdělávací systém má mít zabudované nějaké jakoby automatické překážky nebo brány, které se mají zavírat pro mladé lidi na základě nějakých domněnek o tom, kdo by měl nebo neměl mít vyšší vzdělávání. Já takové školství prostě odmítám.

A co se týká toho, o čem tady jednáme.

Také prosím za ně minutu ticha. Většina zemí.